Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání. V souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat bodem číslo 342. Já jenom připomenu dohodu poslaneckých klubů.